Takže toto všechno jsme udělali velmi rychle.

Dále všechny instrumenty, které tady jsou, tak dál působí. Může čerpat určitou podporu i sociální, ale my de facto budeme dál o dalších podporách jednat. Berte, že teď jsme vyřešili to, co jsme v daný okamžik považovali za velmi důležité, velmi zásadní. Včera jsme třeba projednali materiál pana ministra zemědělství na podporu soběstačnosti v potravinové politice, abychom se snažili prostě být maximálně soběstační a podpořili zemědělství atd., i když jsme ještě nejednali o žádných částkách. Pan ministr průmyslu a obchodu vytvořil program COVID. Už je tam dneska žádostí asi, pokud si vzpomínám, říkal asi za 20 miliard. To jsou všechno věci, které rychle řešíme.

A pokračujeme.

Já třeba teď to prosím neberte zle, ale mně třeba píší občané, jestli si ústavní činitelé sníží platy.

Jenom bych chtěla říct, jakými úvahami jsem byla při sestavování této novely vedena. Stojím si za tím a v daný okamžik to považuji za to nejlepší. Já jsem ráda i za tu podporu ze strany starostů, a říkala jsem, že budu i velice ráda, že pokud jste starostové nebo působíte v čele municipalit, tak když se rozjedou i tam nějaké programy regionální, regionální programy zaměstnanosti, programy na podporu podnikání, že bychom měli společně táhnout za jeden provaz.

Samozřejmě že s bankami a s Českou bankovní asociací jednáme.

Omlouvám se, máte pravdu. Slíbili jsme si do konce týdne druhou, nicméně odehraje se to do konce tohoto týdne, protože je celá řada jiných věcí, jednáme.

Česká národní banka, jak zaznělo od pana Skopečka, já bych to znovu na mikrofon ráda upřesnila. Není to dnes na pořadu dne, ale musím se k tomu vyjádřit.

Notabene ta novela už tady je pět let. Ona se nestihla projednat v minulém volebním období. A tam je toto protikrizové opatření, které je teď před druhým čtením. Nemůže. Ona ho může kupovat od bank. A my chceme podle tohoto ustanovení, aby ona dnes může kupovat poukázky se splatností do jednoho roku a my chceme, aby měla možnost kupovat i střednědobé dluhopisy, dlouhodobé dluhopisy, protože samozřejmě ona tím pádem oživí ten finanční trh, aby ho mohla kupovat nejen od bank, ale i od dalších.

Co je na tom špatného?

S tím prostě nikdo nepočítal. To je důvod, proč chceme zapojit všechny nástroje, které nám pomohou tuto situaci překonat.

Dobrý podvečer všem.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže tento návrh jsem podal a přihlásil se k němu. A dovolím si jednu větu na závěr. Děkuji.